Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Odůvodnění je načtené v systému. Tak toto je v podrobné rozpravě, ale dobrá.

Prosím. Pokusím se s panem zpravodajem zabezpečit stanoviska ke všem těm věcem, co zazněly. Je to velmi široký vějíř věcí, takže pokusíme se zabezpečit před hlasováním odborná stanoviska příslušných útvarů. Paní poslankyně Pastuchová, připraví se paní poslankyně Ožanová. Děkuji. Dobrý den.

Děkuji. Odůvodnění: odkazuji na vystoupení v obecné rozpravě a na písemné odůvodnění pozměňovacího návrhu. Pan poslanec Jan Čižinský, připraví se paní poslankyně Oborná.

Paní poslankyně Oborná. Já se tímto chci přihlásit ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 2919. Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

A tím jsme vyčerpali všechny přihlášky do podrobné rozpravy, já tudíž podrobnou rozpravu končím. Zeptám se pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Ani pan předkladatel. Tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu. Končím dnešní jednací den.